V průměru je to 24,5 hodiny týdně, co si studenti přivydělávají, ale značná část těchto studentů jde na plný úvazek. Je to na úkor studia, je to na úkor toho, co by měli dělat v rámci vysokoškolských dalších aktivit. Problém je i ten, že jsou vysoké ceny za ubytování. Už jsem to tady zmiňovala.

Já si myslím, že alespoň částka, kterou navrhujeme, by významně přispěla mnoha těmto studentům, aby nemuseli opouštět vysoké školy, jak jsme tomu dnes kolikrát svědky. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Semelové. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Jiřího Zlatušky.

Ani valorizace v zákonu by nebyla neproblémová, a to z toho důvodu, že jsou to jedny z mála státních prostředků, které jdou nejen veřejným vysokým školám, ale i soukromým školám.

Netvrdím, že je to částka velká, ale částečně by to probíhalo.

Řada škol je tímto způsobem používá.

Nyní paní poslankyně Marta Semelová, ještě jedna faktická poznámka. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Souhlasím s panem předřečníkem, že jsou na školách finance na sociální stipendia, ale tady je problém, o kterém jste, prostřednictvím pana předsedajícího, mluvil, že školy přistupují k rozdělování těchto stipendií různě.

Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Karla Raise.

Tam jsou akademické svobody, čili musím respektovat akademické svobody.

Myslím si, že nám nepřísluší do tohoto vstupovat.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. S velkým zájmem jsem vyslechl všechny, kteří reagovali na mé vystoupení. Jsem rád, že vystoupil i kolega Zlatuška. Nepochybně máme korektní vztahy a určitě si je udržíme. Jenom mu chci připomenout jeho určité výroky.